Podle platných norem, tedy školského zákona, má ředitel školy pravomoc ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše pět volných dnů ve školním roce.

Z dosavadního průběhu epidemie se ukazuje, že ředitelé využívají toto takzvané ředitelské volno jako flexibilní nástroj, jak řešit důsledky výskytu nákazy ve škole. Je to řešení okamžité. Jelikož však mají podle školského zákona pouze pět dní, nevytváří to dostatečný prostor pro řešení výskytu nákazy a omezení z toho plynoucích. Výše popsané právní nástroje však bohužel nedostatečně reagují na situace, kdy izolace, karanténa či nemoc zasáhnou primárně pedagogické pracovníky školy a tím znemožní či zásadním způsobem omezí možnost ředitele školy zajistit poskytování vzdělávání podle školského zákona. Současná právní úprava totiž neobsahuje možnosti řešení vysoké absence pedagogů, kdy ředitel školy tedy nemůže vlivem objektivních okolností zajistit výuku podle pravidel školského zákona.

Zde pevně věříme... Prosím, pokračujte. Děkuji, pane místopředsedo.

Ředitelé by měli tuto možnost vždy dobře vyhodnotit a včas dát vědět hlavně žákům, potažmo jejich rodičům nebo zákonným zástupcům odpovídajícím za jejich výchovu. Domníváme se, že z důvodu omezeného účelu, pro který je možné mimořádné dny volna, respektive mimořádné dny distanční výuky využít, a také rozsah na až deset dní, je zajištěno, že se tento institut bude využívat pouze cíleně a nebude tak docházet k nadměrnému omezování výuky. Navrhovaný zákon dává do rukou ředitelů škol nástroj, který má umožnit velmi rychle reagovat na epidemickou situaci v určité škole. Mimořádné instituty, které se návrhem vkládají do rukou ředitele, umožní volit takovou variantu řešení, která reaguje jak na vliv, na šíření covid19, tak na možnost poskytování vzdělávání. Zejména se však bere ohled na možnost zachování práva na vzdělávání v co největší míře, která je v dané chvíli možná.

Vždy se však jedná pouze o školy zapsané do školského rejstříku. Ředitelům škol, vyjma mateřských škol, se pak také umožňuje vyhlásit dny mimořádného vzdělávání distančním způsobem, tedy konkrétní podmínky, za kterých tak ředitel může učinit. Řediteli školy se pro obě možnosti dohromady, to jest jak pro mimořádné ředitelské volno, tak i pro mimořádné vzdělávání distančním způsobem, dává k dispozici celkem až deset dnů. Je tedy například možné, aby ředitel školy podle konkrétních okolností vyhlásil například šest dnů mimořádného vzdělávání distančním způsobem a v budoucnu zbylé čtyři dny vyhlásil jako mimořádné ředitelské volno při splnění stanovených zákonných podmínek.

Jak jsem již zmínil, vždy to bude v pravomoci ředitele konkrétní školy. Je zcela logické, že na mateřské školy se vztahuje možnost vyhlásit mimořádné ředitelské volno. Možnost vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem se na ně nevztahuje, neboť mateřské školy nemají obecně povinnost zajišťovat v epidemických situacích distanční vzdělávání všem svým dětem, mají pouze dětem s povinností předškolního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že instituty podle tohoto zákona je nezbytné aplikovat na školy jako celek, respektive na jednotlivá pracoviště školy, není v této souvislosti institut mimořádného vzdělávání distančním způsobem pro mateřské školy využitelný. Vítáme, že v zákoně je stanoveno, že zákonní zástupci dětí mají nárok na ošetřovné. Tímto se také stanovuje okruh dětí, žáků a studentů, kterých se týká mimořádné vzdělávání distančním způsobem. Zde jenom upozorním, že z výše navrhovaného zákona vyplývá ředitelům důležitá povinnost. Řediteli školy se stanovuje oznamovací povinnost. Ředitel je povinen kromě samotných žáků a studentů, případně zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků informovat o vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distanční formou i svého zřizovatele. Všechny aktéry informuje ředitel školy co nejdříve poté, co učiní příslušné rozhodnutí. Oblast školství byla po zdravotnictví snad nejvíce zasaženou oblastí v době pandemie. Učitelé na tuto formu nebyli zcela připraveni. Diskutabilní zůstává kvalita tohoto vzdělávání. Problémy se projevily tím, že u distančního vzdělávání byl problém udržet bezprostřední kontakt se všemi žáky. Také při prověřování vědomostí učitel hodnotí výkon žáka nebo studenta komplexně, jeho znalosti, ale i verbální projev a tak dále.

To vše se ale může projevit s odstupem času, kdy budeme pozorovat, že není na čem stavět, že mnohdy faktografické znalosti nejdou do hloubky.

Uvědomujeme si ale to, že prosazovat klasickou formu výuky může způsobovat provozní problémy. Každá škola má své specifické podmínky, učitelský sbor, umístění, žáky nebo studenty. Vidíme, že podmínky, které měli k dispozici ředitelé, nejsou v době pandemie postačující.

Tento zákon jednak vymezuje povinnou školní docházku jako zákonnou povinnost dětí navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu, respektuje ale také mimořádné události ve škole, například provoznětechnické poruchy, a umožňuje ředitelům škol udělovat takzvané ředitelské volno, a to v rozsahu nejvýše pěti dnů v jednom školním roce, viz § 24 školského zákona.

Důvody byly různé. Měly ale společného jmenovatele a tím byl covid. Stává se, že pozitivita se odhalí ráno u testování. Ředitelé jen stěží umí zabezpečit adekvátní náhradu pedagoga. Musíme si uvědomit, že pandemie je mimořádná situace, a proto respektujeme, že se postupuje jinak, než jsme zvyklí.